Moje role jako poslance je velice složitá, protože podle mého názoru zákon, tak jak je připraven, by neměl opustit Poslaneckou sněmovnu. Jsem ovšem členem koalice, takže nebudu navrhovat zamítnutí zákona, ale rozhodně ve třetím čtení tohoto zákona navrhnu vrácení do druhého čtení, aby zákon mohl být řádně projednán a aby se na něm dalo opravit, co se dá. Co by se tam mělo opravit minimálně.

Za druhé zrušit oprávnění toho odboru na Ministerstvu vnitra, který zavádí hospodářskou činnost. Tu první věc lze udělat bez problému, to je otázka jenom stanoviska Ministerstva vnitra. Ta druhá samozřejmě vyžaduje, aby byl připraven nějaký pozměňovací návrh, který by bylo dobře, kdyby připravilo Ministerstvo vnitra. Bez problému se stanu jeho nositelem, nebo může to být jiný poslanec hospodářského výboru. Pokud se týká té občanky, tak zase opět dojde k nějaké dohodě, co na občance vlastně bude. Takže pokud ta představa nebude vyjasněna, tak potom samozřejmě bude asi nutné opravit znění tohoto zákona opět pozměňovacím návrhem, který by byl v tomto případě velmi jednoduchý.

Ovšem problém je ten, že už dnes existují elektronické transakce, které musejí být prováděny dokonce pod penalizací. Já vám uvedu jenom příklad jednoho ministerstva a jediné komodity. Ministerstvo financí a daňová správa.

Pak jsme zavedli dvě agendy. V obou těchto případech se identita prokazuje úplně jiným způsobem. Takže občan, a těch jsou tedy statisíce, jenom v tomto jednoduchém případě, to jsou daně a Ministerstvo financí, už dnes prokazuje svoji identitu trojím různým způsobem. Podle mého názoru ten zákon připraven není a já rozhodně potom ve třetím čtení budu doporučovat, aby se vrátil zpět do výborů a byl příslušně opraven. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka. Pardon, pana poslance Klána. Omlouvám se.

A všimněte si, že když se tady předkládá nějaký vládní návrh, tak vystoupí třeba pan ministr nebo zpravodaj nebo někdo z vládní koalice a řekne, že to chce zkrátit.

Ale to je věcí vládní koalice. Protože nás to všechny potom zatěžuje a pak to brzdí i projednávání v Poslanecké sněmovně.

To už tady bylo zmiňováno.

Takže zde musím říci, že se jedná o směrnici Evropské unie, takže chtě nechtě stejně budeme muset přijmout tuto směrnici a zapracovat ji do našeho právního řádu.

Pokud jde o odpověď na to, kdo ponese náklady například na ty kraje nebo obce, které budou nějakým způsobem odběrateli toho eIDAS, tak bylo řečeno zástupci Ministerstva vnitra, že bude navýšen příspěvek na přenesenou působnost státní správy.

Pak nebude docházet k těmto zmatkům. Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Chalupu. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Jenom velmi krátce. Připojuji se k tomu, co tady řekl pan kolega Pilný, a chci upozornit na to, že se jedná o skutečně velmi zásadní věci, které se dotknou života každého z nás, každého občana České republiky.

A chci říct jednu věc, že pokud ten zákon skutečně nebude dobře projednán, dobře připraven, napsán, tak potom nám hrozí i cosi, čemu podnikatelé začínají říkat elektronická emigrace. Že radši si budou spoustu těchto věcí zařizovat v jiných státech Evropské unie, kde to bude snadnější a levnější a bude to platit pro celou Evropskou unii, a tento stát přijde o řadu poplatků, které z toho můžou plynout. A ti podnikatelé už si toto začínají uvědomovat. Takže bych žádal o to, aby se projednávání zákona skutečně věnovala pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mě tady zaujalo to, co říkal pan předseda hospodářského výboru, pan Pilný, že dneska existují v podstatě, jak to komentoval, tři druhy prokazování totožnosti při podávání dokumentů na Ministerstvo financí a že tímto by vznikl čtvrtý způsob. Já doufám, že pan předseda hospodářského výboru si je vědom, jakou vládní stranu tady zastupuje, která tady tyto předlohy v minulosti navrhovala. Ale teď k tomu řešení, které sám navrhoval, že by se to mělo vrátit ze třetího čtení. Proč to komplikovat, pouštět to do garančního výboru do třetího a zase zpátky? Co kdybychom to teď ve druhém čtení, kolegové, vrátili garančnímu výboru k novému projednání? Bude to jednodušší, bude to rychlejší.

Je to tady velmi častý jev. Zástupce vládní koalice, obzvláště tedy hnutí ANO, navrhujete zkrácení lhůt. A teď tady řešíme to, co vlastně sami navrhujete. Já navrhuji vrácení k projednání garančnímu výboru.